Děkuji, pane poslanče.

Zpravodajkou zemědělského výboru je paní poslankyně Monika Oborná, které předávám slovo. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, tento návrh zákona byl doručen na zemědělský výbor a na 23. schůzi dne 15. května jsme ho projednali.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde rád odůvodnil dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Ten první se týká zveřejňování informací o proběhnuvších platbách a finančních tocích Státního zemědělského intervenčního fondu v režimu open data. Bavíme se o informacích, které mohou být ze zákona zveřejněny, resp. které zákon nezakazuje zveřejňovat.

Ten náš návrh by potom dával nějakou zákonnou oporu v tomto způsobu zveřejňování.

Druhý bod, který jsme se SZIF neprojednávali a je do značné míry reakcí na aktuální vývoj ohledně dotací České republiky, se týká obsazení dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. My bychom tam rádi dali i možnost stranám, resp. poslaneckým klubům různých stran, včetně těch opozičních, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, delegovat do dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu stálého hosta, který by se mohl účastnit jednání, který by měl přístup k informacím, neměl by samozřejmě hlasovací právo.

Oba dva tyto návrhy považuji za důležité.

Oba dva tyto návrhy mohou pomoci budovat takovou důvěryhodnost toho, jak se u nás s penězi hospodaří.

Tím, že se do toho systému, nebo do toho, co bude SZIF administrovat, dostávají i národní dotace, tak považuji za důležité, aby se zvýšila možnost kontroly ze strany Poslanecké sněmovny, protože přece jenom my rozhodujeme o rozpočtu a bylo by dobré, abychom měli možnost dohlížet na jeho plnění. Děkuji za pozornost. Pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, pane ministře.

My jsme se SZIF komunikovali zhruba rok ve věci možného střetu zájmů členů vlády. Musím říct, že ta komunikace nebyla dvakrát otevřená. My jsme se dozvěděli v září loňského roku, že všechno probíhá naprosto transparentně a v pořádku, a nemohlo uniknout pozornosti poslanců, veřejnosti ani pana ministra, který měl dnes k tomuto i tiskovou konferenci, že podle posledního auditu tedy vše v pořádku není.

Ostatně jsme průběžně tu komunikaci zveřejňovali.

Já jsem sledoval i tu tiskovou konferenci a je kolem toho ještě řada nejasností.

Za druhé jsem se chtěl zeptat, pokud pan ministr v tiskové zprávě říkal, že jeho se tato zpráva netýká: Je pravdou, že SZIF preventivně pokud tedy něco bylo preventivně, já bych čekal, že už se to mělo stát v minulém roce preventivně zastavil případné vyplácení financí i firmám, ve kterých podnikají rodinní příslušníci pana ministra Tomana? A jakým způsobem se nyní bude postupovat dál?

Děkuji. Zájem není, takže obecnou rozpravu končím.